Nebudu navrhovat zamítnutí.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Valorizace co je valorizace?

My musíme přidávat všem lidem pak už stejně, protože rohlík na krámě se přece zdraží všem stejně.

K panu předřečníkovi vaším prostřednictvím. Pane poslanče, pokud bychom přistupovali k tomu tak, že všem budeme přidávat úplně stejnou částku, tak tím úplně nabouráváme celý systém, jak je postaven.

Myslím si, že tohle je základ i jako motivace k tomu, abyste se právě v produktivním věku třeba snažil vyšší příjem mít. Ale to bychom se tady pak měli bavit úplně o celé změně toho, jestli má být jednotná dávka pro všechny stejná bez ohledu na to, kolik vydělávali. Pak by také nemohly být odvody odstupňované podle toho, kolik jste vydělával.

Není to přece tak, že bychom měli ten systém dělat zcela rovnostářský.

Taková je realita.

To není žádná pravda.

Znovu opakuji, všem důchodcům se pak zdražuje stejně. Souhlasím samozřejmě s tím, že důchodová reforma by byla načase pořádná, ale chtěl jsem takto reagovat jenom prostřednictvím pana předsedajícího na paní Pekarovou, která nám přisuzuje nějaký rovnostářský systém. To není pravda.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, na úvod chci říci, že zvýšení důchodů je nutné a samozřejmě jeho zvýšení dlouhodobě prosazujeme a podpoříme. Je však nutné zároveň provést komplexní důchodovou reformu, protože se bude stále prodlužovat průměrný věk a zvyšovat počet penzistů.

My platíme na penze našich rodičů a na naše penze budou platit naše děti. V rámci takzvaného druhého pilíře chceme, aby stát podporoval a garantoval individuální penzijní spoření občanů. Toto individuální spoření by mělo být chráněno před inflací a stát by měl garantovat jednoprocentní zhodnocení. Měli bychom si také uvědomit, že v České republice máme velkou část lidí, kteří mají důchody pod 10 tisíc korun, a měli bychom vědět ještě jednu fatální věc. V současnosti tu máme desetitisíce živnostníků, kteří budou mít extrémně nízký vyměřovací základ, a jejich důchod, pokud neuděláme změny, jim nevystačí ani na složenku za elektřinu, natož na bydlení a jídlo. A jak si vedeme ve srovnání se zahraničím? Je těžké srovnávat nominální úroveň, protože v různých zemích jsou různé náklady, a to platí i o České republice.

V momentě, když jeden z partnerů zemře, je druhý partner v podstatě v neřešitelné sociální krizi.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Piráti asi jako všechny strany v této Sněmovně podporují, aby z ekonomického růstu, který Česká republika zažívá, profitovali i důchodci, a z toho důvodu také podporujeme, aby se ten zákon posunul do dalšího čtení.

My si myslíme, že je potřeba řešit situaci, kdy máme důchodový systém, který nebude dlouhodobě udržitelný, a nepovažujeme za udržitelné to, aby byl financován čistě ze zdanění práce, jako je to dnes. Dnes každý pracující platí několik desítek procent z toho, co vydělá, především tedy do důchodového systému, ale i na daň z příjmu, na zdravotní pojištění. Zdanění práce u nás dosahuje téměř 50 % u vyšší střední třídy.